Děkuji.

Ještě vidím faktickou poznámku. Prosím, máte dvě minuty. Já vás nechám domluvit. Děkuji.

Je 19 hodin. Tím se neuzavře obecná rozprava. Takže já bych tímto ukončil dnešní jednací den. Neukončuji obecnou rozpravu, ukončuji pouze jednací den. Mám tady přihlášku ještě také s faktickou poznámkou pana poslance Bendy.